Jinými slovy, političtí vůdci a sdělovací prostředky by za podpory státních správ měli více uznávat podnikání a s ním související ochotu podstoupit riziko. Z důležitých cílů podpory malého a středního podnikání obsažené v tomto dokumentu vybírám alespoň: Vytvořit prostředí, v kterém budou podnikatelé a rodinné podniky moci vzkvétat a podnikání bude odměňováno. Nebo přimět státní správy, aby reagovaly na potřeby malých a středních podniků. Nástrojem se má stát snížení administrativní zátěže podnikání.